Nyní mi dovolte, abych vám sdělil omluvy z neúčasti na dnešním jednání.

A pokud se Sněmovna zklidní, můžeme se zabývat programem.

Poté bychom pokračovali body z bloku zákony ve třetím čtení, protože je středeční dopoledne, a budu rekapitulovat, u kterých jsou splněny lhůty k projednání: body 52, 56, 58, 59, 60 a 61.

Pan poslanec Faltýnek se hlásí ze změnou programu. Dobré ráno, pane předsedající. Dovolte, abych požádal jménem našeho klubu o pevné zařazení bodu 51, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, sněmovní tisk 170, prvé čtení, na dnes, středu 7. 5., jako druhý bod po vystoupení pana premiéra. Chtěl bych to zdůvodnit tím, že včera jsem obdržel tento požadavek od některých poslaneckých klubů, abychom tento bod projednali za přítomnosti pana premiéra a pana ministra financí. Za druhé bych poprosil o pevné zařazení bodu 52, novela trestního řádu, sněmovní tisk 45, třetí čtení, na středu 14. 5. jako první bod, a dále bodu 15, novela zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 49, prvé čtení, na středu 14. 5. jako druhý bod. Děkuji. Jde tedy o to, pane poslanče, že bod 52, který měl být dnes pevně zařazen, navrhujete přeřadit jako pevně zařazený na příští středu. Dobře. Pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové,všem přeji krásný středeční den a zdvořile vás žádám o podporu přeřazení bodů programové číslo 30, 31, 42, 43, 44 podotýkám, že to jsou smlouvy ve druhém a prvním čtení, mezinárodní smlouvy na úterý 13. května na 17 hodin, tak aby tyto body šly následně po sobě, těchto pět bodů. Opakuji: 30, 31, 42, 43 A 44. Děkuji vám. Děkuji. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých změnách, které tady byly předneseny. Myslím, že musíme hlasovat o přeřazení bodu 51 zvlášť a potom bychom mohli hlasovat body 52 a 15 jedním hlasováním. Má někdo výhradu proti tomu? Není tomu tak.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto přeřazení. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 81. Návrh byl přijat. Nyní rozhodneme o přeřazení z bloku třetích čtení bodu číslo 52 a za něj zařazení bodu číslo 15 na středu 14. 5. jako první a druhý bod.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 82.